Děkuji za pozornost a děkuji za pokud možno pozitivní a konstruktivní přístup k jednání v této mimořádné situaci u této mimořádné schůze Poslanecké sněmovny. Děkuji. Pan místopředseda Poslanecké sněmovny Tomio Okamura. Přednostní právo.

Při této ekologické katastrofě došlo k úniku velkého množství neznámých látek, pravděpodobně kyanidů, do řeky Bečvy a následné otravě a úhynu všech živých organismů na 40 kilometrech řeky. Vyšetřování příčin však vzbuzuje stále spoustu otazníků. Jde o systémové selhání, které může nastat i při dalších haváriích v budoucnu, a my hlavně chceme vědět, jak to chce ministr životního prostředí a šéf Inspekce životního prostředí řešit. Doufám, že to bude systémové řešení a že nám ho tady ministr životního prostředí Richard Brabec dneska řekne. Někdo by měl také vyvodit osobní zodpovědnost za selhání při odběru vzorků a za průtahy a také bychom chtěli vědět od pana ministra, kdo by to měl být. Policie, která za vyšetření případu zodpovídá, nakonec obvinila jednu firmu a jednu fyzickou osobu, proto jsme podpořili vznik sněmovní vyšetřovací komise, aby se seznámila s materiály šetření a posoudila, zda během vyšetřování nedošlo k pochybením.

Děkuji za pozornost. Děkuji.

Omlouvá se pan poslanec Jan Birke dnes od 10 do 14 hodin ze zdravotních důvodů. S přednostním právem pan předseda Bartoš, připraví se pan místopředseda Blaha. Stále přednostní práva. Já vám děkuji. Vážené poslankyně, vážení poslanci, vážená vládo, tedy vážený pane ministře.

Vyšetřovací komise mluví o nedostatcích a vážných pochybeních v práci Inspekce životního prostředí i dalších institucí, ale skutečnou zodpovědnost nese Andrej Babiš a jeho lidé, kteří toto mají na starost v resortech. Inspekce životního prostředí byla jedním z prvních orgánů, které si Andrej Babiš začal po svém nástupu do vlády v roce 2014 postupně podmaňovat. Bylo to v době, kdy byl dominantním hráčem v chemickém průmyslu a největší výrobce hnojiv v České republice. Takže nejprve došlo ke změně na pozici ředitele Inspekce a následně k rozsáhlým čistkám na oblastních inspektorátech.

Po zásahu Ministerstva životního prostředí jí tato pokuta byla snížena 14krát, místo 7 milionů tedy zaplatila půl milionu. Musím slíbit, že pokud budeme ve vládě, tak na Inspekci životního prostředí bude to jedna z prvních institucí, odkud skutečně vyženeme všechny lidi, které si tam Andrej Babiš nainstaloval, lidi, kteří jsou napojeni na byznys oligarchů. Inspekce životního prostředí ale není jedinou institucí, která selhává a která chrání více zájmy byznysu než zájmy lidí. Od Ministerstva zdravotnictví, to jsme tady byli svědky, jak nutí rozesílat pojišťovny předvolební propagandu ANO, až po finanční správu, která zaklekává na premiérovu konkurenci. Já jsem vzpomínal včera nebo předevčírem, kdy bývalý předseda vlády pan Gross odstoupil poté, co se mu přišlo na podezřelý nákup bytu za 4 miliony. My tady řešíme ob měsíc nějakou kauzu premiéra nebo jeho lidí a nic se neděje.

Jako třešničku na dortu, a to je spíše smutné než komické, přidá, že tento způsob nákupu mu doporučila realitní kancelář a že on přece žádné nemovitosti nevlastní. Jistě, pane premiére, a ta částka vlastně také nesouhlasí.